Při ústní interpelaci na minulé schůzi jste mi nebyl, pane ministře, schopen sdělit aktuální informace o dění na Ukrajině a musel jste mi je poskytnout dodatečně písemně, přičemž s vaší odpovědí nemohu souhlasit, protože podle mě není objektivní.